V tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, místopředsedovi vlády a končím projednání tohoto bodu.